Není pravdou, že nefunguje, protože ten systém skutečně funguje v rámci jednotného systému, což je velmi výhodné.

Takže díky tomu, že jsme v systému sdílení dat mezi jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi, tak jsme z tohoto schopni a ten systém je takto vybudován. Ano, možná ještě není úplně zcela dokonalý. A je to fakt. To, co se nám podařilo za těch několik měsíců, to bychom, troufám říci, standardně dělali a ve standardní státní správě se dělalo několik let. Propojení hygienických stanic. Vytvoření elektronické žádanky.

Chystáme a pracujeme na takzvaném sebereportování, což není nic špatného, a určitě to není přiznání, že systém selhává a podobně, co vidím někde v médiích.

Takže snažíme se skutečně ty procesy neustále zrychlovat.

A to je všechno součást právě té chytré karantény. To je naprostý nesmysl. Ano, je důležitý. Je to důležitý nástroj pro informování kontaktů pozitivního ve chvíli, kdy ty kontakty nevědí o tom, že s nějakým takovým pozitivním se setkaly, protože to například proběhlo někde v městské hromadné dopravě a podobně.

Bohužel to schvalování probíhá určitý čas. To neovlivníme. Ale mělo by to být schváleno velmi brzy.

To, co se nám podařilo vytvořit, a to, co je chytrá karanténa, jsou všechny ty další nástroje. My jsme dnes schopni sledovat kapacity odběrových míst, kapacity laboratoří.

Takže skutečně to, co se podařilo za několik měsíců vytvořit, je úctyhodná práce a je třeba za to spíše poděkovat, a nikoli to dehonestovat a kritizovat v médiích.

Vidíme je. A musíme očekávat, že budou pokračovat i v následujícím období. To asi není třeba a není to namístě zastírat.

A s tímto samozřejmě musíme kalkulovat.

Takže v tomto směru očekáváme, že toto opatření, pokud ho skutečně všichni budou řádně dodržovat a nebude nikterak zpochybňováno, čemuž bohužel čelíme a čelíme i různým dezinformacím. Trošku mám pocit, že se pohybujeme už na úrovni dezinformací o očkování, když čtu některá vyjádření bohužel i některých poměrně renomovaných odborníků na otázku nošení roušek. Ale rouška skutečně jednoznačně na základě všech vědeckých studií je nástroj prevence.

A je to skutečně na odpovědnosti každého z nás, abychom s tím nárůstem byli schopni něco udělat. To je, řekněme, již určitý represivní nástroj.